S přednostním právem jsou v tomto pořadí přihlášeni páni předsedové Stanjura, Kalousek, Bělobrádek. Pan předseda Stanjura má slovo. Skoro se mi nechce reagovat na vystoupení předsedy poslaneckého klubu komunistů, protože dnes je podle mě ta situace vážná.

Ale to neustálé relativizování všeho, to zatemňování minulosti, to, že se slovo demokracie, demokrat opravdu používá jako nadávka... Pan předseda Kováčik je velice zkušený parlamentní řečník a použil oblíbenou metodu: protestoval proti slovům, která jsem já nikdy neřekl. Například to, že některý mandát je cennější než druhý. My to máme v názvu. Máme to v názvu už 27 let a já jsem na to náležitě hrdý. Ale nemusím to říkat každý den, každou hodinu, každou minutu, aby si toho všichni všimli. To, že máme všichni stejný mandát, neznamená, že po výsledku voleb, které jsem nevyhrál, budu mlčet čtyři roky a dívat se, co dělá většina, která v těch volbách byla úspěšnější.

Zaprvé, pane předsedo Kováčiku prostřednictvím předsedajícího, nejhorší volební výsledek komunistické strany. To je pro mě osobně a pro naše voliče vynikající výsledek.

Jsem tady třetí volební období. Třikrát Vojtěch Filip kandidoval do vedení Sněmovny. Já jsem ho nikdy nevolil. Když jsme měli tu sílu v roce 2010, tak nebyl zvolen. Já to respektuji, ale nemá na to nárok nikdo.

Tak to prostě je. Respektuji výsledek voleb. Nijak to nezpochybňuji. Ale říkám a hlásím se k tomu úplně vědomě, že mi to vadí.

Není to vůbec jednoduché a je to poměrně vyčerpávající. Já sám jsem jako člen delegace, nikdy jsem nebyl vedoucí delegace, zažil několik vedoucích delegací z různých politických stran a musím říct, že já osobně jsem hodnotil jejich výkon různě.

Ale myslím si, že pan předseda Hamáček podával skutečně výborné výkony v zahraničí. A nehleděl jsem na politickou příslušnost. A co je důležité, když jsme byli společně v zahraničí, tak jsme si naše domácí rozbroje ohledně EET, daní, sociálního a zdravotního systému nechali na doma a tam jsme se snažili pracovat všichni ve prospěch České republiky.

Je to mé svobodné demokratické rozhodnutí, protože s jeho pohledem na svět se prostě nemůžu ztotožnit, přestože respektuji volební výsledky.

A protože si to pamatuji, tak to nebudu vracet. Není to nic příjemného. Stát se to může každému. Ne, my jsme se zvedli. My kromě hnutí ANO jsme jediná politická strana, která obhajovala a která si zlepšila volební výsledek. Že to nestačilo na vítězství, to je evidentní. Ale nebudu měnit své politické názory a nebudu mlčet jenom proto, že se to někomu nelíbí, a jenom proto, že jsem v menšině.

Každý den se to potvrzuje. Na každé poslanecké schůzi. Ne že to funguje, to já respektuji. A poté můžeme přistoupit ke standardní diskusi v Poslanecké sněmovně o konkrétních návrzích zákona.

Takže to prostě nefunguje. Přesto vláda postupuje v programových věcech, v personálních věcech...

Zkuste mi jmenovat kromě Severní Korey jinou zemi, kde to tak je.

Kdyby tu důvěru sněmovny měla, tak já za sebe to naopak ocením. Ale říkám, je to pořád dokola.

Pan hejtman Vondrák ano.

Víte, že nejenom já, ale i mí kolegové jsme oceňovali váš výkon v čele školy. Zkuste se vrátit na školu.

Zkuste...